Finanční trh České republiky jako celek byl v roce 2013 stabilní, dosahoval dobrých hospodářských výsledků. Krize na mezinárodních finančních trzích neohrozila stabilitu tuzemského finančního trhu. Bankovní sektor je zdravý, dostatečně kapitálově vybavený, ziskový, disponuje dostatečnými zdroji a nemá problém v oblasti likvidity. Naopak hospodaření sektoru družstevních záložen jako celku se v daném roce zhoršilo. Sektor pojišťoven je ziskový, stabilizovaný, a v roce 2013 dosáhl mírného růstu předepsaného pojistného. S tím bych si stručně dovolil skončit. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy.

Dámy a pánové.